Děkuji za slovo, pane předsedo.

Já myslím, že si rozumíme.

Nicméně vy jste ve svém vystoupení ukázal, že té věci nerozumíte, nebo že jsme oba úplně jinde.

Trvají obě velmi dlouze.

Kolegové piráti se smějí, jako kdybych měl pravdu. Trvají tady ty věci opravdu velmi dlouho. Opravdu velmi dlouho už dvacet let.

Děkuji za slovo. Anebo se také stane, že ten podvodník dostane amnestii od prezidenta republiky. Děkuji.

Já moc děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já jsem se chtěl původně přihlásit technickou poznámkou a pak jsem si říkal, když tedy teď tady diskutujeme o tom, jak máme dodržovat pravidla právo, tak by to bylo nefér něco, co není technická poznámka, přihlásit jako technickou a nepočkat. Tak především jsem se chtěl omluvit, pokud jsem spustil diskusi, nebylo to mým úmyslem. Já dělám patnáct let soudního znalce v trestních případech i v občanskoprávních sporech.

A dokonce snaha napsat znalecký posudek opravdu objektivně a nenechat se ovlivnit tím, co se o něm píše v těch materiálech, je někdy velmi problematická.

Ano, principem silné společnosti, demokratické společnosti, a obojí doufám jsme, a doufám, že všichni pro to, co tady sedíme, chceme dělat maximum, je chránit slabé.

Celý ten systém by je měl chránit, když tedy na druhé straně je ten obžalovaný, hledat důkazy atd. v trestním sporu. V občanskoprávním je to asi trošku jinak. Já nejsem soudce. Tedy nejsem advokát, nemám to vzdělání. Nicméně případy těch obviněných, kteří jsou v očích veřejnosti jasnými viníky, nás nesmí podle mého názoru svádět k tomu, abychom to pravidlo paušalizovali. Ono ti jasní viníci, kteří jsou zatím ale jenom obvinění, se mohou ukázat nevinnými. Ty jasné oběti, které jsou ale zatím oběti, se mohou ukázat, že oběťmi nejsou. A já bych znovu, i když je to laciné možná, ale přesto to zopakuji, upozornil na některé procesy, které se staly v minulých režimech a v minulém režimu, kdy lid kráčel po ulici s hesly a žádal co nejpřísnější tresty pro tyto zločince, kteří byli odsouzeni ještě předtím, než ten soudní spor začal. Já tomu odborně nerozumím. Velmi bedlivě sleduji argumenty. Solidní, korektní argumenty odborníků, co tady sedí. A budu se snažit hlasovat opravdu v tomto případě podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Toto je podle mě meritum věci a jsem rád, že to tady zaznělo. Děkuji, panu kolegu Válkovi. Nyní pan kolega Blažek.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. No, ono to snad bude asi věkovým rozdílem.

Nějaké nezákonné nasazování odposlechů apod.